Protože tady vystupovali vesměs zdravotníci, kteří hygienu hájili, musím aspoň půl věty na obranu toho návrhu říct, protože si nemyslím, že to projímadlo, které se nám snaží zdravotníci naordinovat, že je správně.

Nedostatky jsou tam obrovské.

To, že zůstane ten problém, tak je. Paní poslankyně Balaštíková se rozhodla dát návrh na stažení svého pozměňovacího návrhu, o kterém jsme dlouze diskutovali na zemědělském výboru. To že se o tom návrhu možná nebude hlasovat problém zůstane.

A že něco nefunguje, je myslím zjevné. Tento návrh je o tom pokusit se nějaké změny docílit. Pokud se to nepovede pozměňovacím návrhem, doufejme, že aspoň hygienická stanice bude reflektovat to, že problémy v oblasti výroby potravin a jejich distribuce zákazníkům zůstávají nadále vážné. Pak mám ještě jednu věc, která se týká pozměňovacího návrhu pod bodem E2. Prosil bych pana zpravodaje, zdali bychom mohli o tomto pozměňovacím návrhu pana poslance Kudely hlasovat zvlášť, neboť tento pozměňovací návrh přináší podle mého hlubokého přesvědčení trable při stanovování úrovně emisí u tabákových výrobků jiných, než jsou cigarety. U normálních klasických normovaných cigaret se emise měří, mají své hodnoty a jsou to mezinárodně dané závazky. U ručně vyráběných cigaret je to podle mě problém naprosto neřešitelný.

Nikdo neví, podle čeho by se to řešilo. Nemůžeme si to úplně vymýšlet. Myslím si, že chcemeli se tím zabývat, pak to potřebuje ještě nějaké doladění, o jaké normy by se to mělo opřít, protože v tuto chvíli neexistují ani u nás doma, ani na území Evropské unie.

Pane předsedající, kolegyně, kolegové, mám tři věci.